Jsem tolerance sama, pane ministře.

Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Bělobrádka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Určitě všechny vedu k věci, ale je to složité.

Nebudu dávat návrh na žádné usnesení. Byl bych rád, kdyby Poslanecká sněmovna nejezdila jenom na jednu část Ukrajiny, ale zajímala se o obě části Ukrajiny, nebo toho ukrajinského konfliktu.

A odpovědí vám. Proč neplníte misi?

Proč se nestáhly?

Upozorňuji, že faktická poznámka nemá sloužit k věcnému vyjádření, ale k reakci na kolegy.

Doufám, že se mi to podaří. Děkuji. Já bych pouze chtěl fakticky uvést na pravou míru, že další interpelace paní poslankyně Olgy Richterové se týká podpory bydlení, takže to je velice závažná a důležitá interpelace.

To nechte na mně.

Děkuji, pane předsedající. Ke kolegovi vaším prostřednictvím. Samozřejmě. Pokud není žádné usnesení, v tom případě mohu interpelaci Zdeňka Ondráčka na ministra zahraničí Tomáše Petříčka ukončit. Děkuji. Mám před sebou ještě další interpelace.

Otevírám rozpravu.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Ta interpelace se jmenuje nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu bydlení, a já bych chtěla požádat o její přerušení, protože téma obecních nákladů a spolupráce mezi obcemi a státem je nesmírně důležité. Žádám tedy o přerušení do přítomnosti pana předsedy vlády. Děkuji. Je to procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Všechny vás odhlásím a žádám vás o novou registraci.

Už máme potřebný počet podle jednacího řádu.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Je to interpelace, která se týká účasti pana předsedy vlády na jednání Poslanecké sněmovny. Otevírám rozpravu. Pokud pan poslanec Pošvář je omluven, tak interpelace propadá podle jednacího řádu. To je interpelace Ondřeje Profanta na předsedu vlády ve stejné věci. S přednostním právem ho předběhne předseda poslaneckého klubu.